23.

druhé čtení Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Dan Ťok. Pane ministře, prosím, máte slovo. Poprosím kolegy, kteří mají potřebu si něco sdělit, aby tak činili v předsálí a nerušili jednání. Děkuji. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlavním cílem navrhované právní úpravy je ochrana a bezpečnost zdraví pracovníků v odvětví vnitrozemské vodní dopravy, odpovídající reakce na jejich specifické pracovní a životní podmínky a implementace zvláštních pravidel, která jsou pro tyto zaměstnance obsažena v evropské směrnici. Návrh v souladu s unijním právem upravuje rozložení pracovní doby a odpočinku zaměstnanců ve vnitrozemské vodní dopravě, obsah evidence pracovní doby a vztah navrhované právní úpravy k zákoníku práce. Nad rámec transpozice evropské směrnice i drobná úprava a doplnění některých nevyhovujících ustanovení platného zákona o vnitrozemské plavbě, jejichž stávající znění způsobuje problémy v aplikační praxi.

Děkuji. Děkuji vám, pane ministře.

Jak už tady zaznělo, návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančními.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Dobrý den, pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové.